Stejně nedokážeme spasit celý svět. Ale tohle je ryzí marketingové gesto, které se sem přineslo, aby zatemnilo podstatu problému migrace a dalšího.

Děkuji. Další s faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Marian Jurečka.

No nechce vůbec nikdo.

Také neříkáme, že jich musí být přesně padesát.

Anebo si budeme vymýšlet důvody, proč to nejde. Děkuji za dodržení času.

Děkuji, pane místopředsedo. Marian Jurečka tady vypočítal ty úspěšné migranty do České republiky, kteří přispěli k rozvoji České republiky, ale ne úplně každý migrant do České republiky byl přínosem.

S faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Plzák. Prosím vás, občanská válka v Řecku, to byla pomoc naší komunistické strany svým soudruhům v Řecku, jestli se dobře pamatuji.

Mám tady dalších pět faktických poznámek.

Děkuji.

Může vám dodat filmový i obrazový materiál.

Nemají ty děti náhodou rodiče?

Děkuji za dodržení času. S faktickou poznámkou paní poslankyně Langšádlová. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Já jenom velmi krátce. Možná také měli nějaké děti, které měli někde v ústavech.

A k tomu Řecku, no těm dětem to bylo úplně jedno.